Dopustili ste po ko zna koji put da moj kolega poljoprivrednik u pokušaju, Zoran Živković, grubo vređa ne samo narodne poslanike, ne samo dostojanstvo Narodne skupštine, funkcionere koji nisu trenutno prisutni, nego na određen način vređa i zdrav razum. Dopustili ste da on koji beli dinar pošteno u životu nije zaradio, dopustili ste da on govori o nekom novcu, o nekoj svojoj zaradi, o parama, a pri tome je koristio izraze drvo, panj, nit je drvo nit je panj, pa ću se ja usuditi to nit je drvo, nit je panj verovatno njega asocira i priviđaju mu se čokoti vinove loze sa Fruške Gore. Dakle, čovek koji je uzeo 42 miliona dinara, 525 hiljada evra od građana Republike Srbije je ovde svima nama natuknuo kako mi eto neki novac koji je on gradeći kamičak po kamičak, prodajući grozd po grozd zaradio, kako mi taj novac razbacujemo i dajemo nekom drugom. Ja bih voleo da moj kolega poljoprivrednik objasni kada je on to, sem šibicarenja prodajom bunde, lažnog pelcovanja kokoški, pošteno zaradio bilo koji beli dinar koji je uložio u ovu državu? Hvala. Izvolite, kolega Orliću. Štošta smo mi ovde opet čuli, a nekako baš zgodno što smo čuli tim redosledom kojim je bilo, jer, mislim da je jako dobro došlo da se vidi, da to vide građani koji ovo prate. Koliko smo u pravu i zašto smo sve u pravu kada tvrdimo da ovde među nekim nikakve razlike nema, što se malopre zaređaše jedni za drugima, trkajući ko će više puta da pomene nas. Osnovna sličnost, dame i gospodo, leži u tome što ni jedni ni drugi nemaju baš nikakvo mišljenje ni o čemu, osim onoga što im je tekuće korisno. Dakle, ni na temu EU. Na primer oni koji su zdušno aplaudirali na rečenicu – mi želimo da budemo ravnopravan član u EU sa Kosovom i Metohijom u sastavu Srbije, pročitano pred velikim skupom na kom su se zaklinjali da su veliki protivnici EU i da im ne zvuči čudno da takvu rečenicu dobiju i u pismu svoga lidera, da aplaudiraju svi na tu rečenicu, a danas da se prave da se nikada nije to dogodilo. To samo pokazuje da nemaju nikakvo mišljenje ni po tom, ni po bilo kom pitanju. Druga sličnost može da se potraži i na vizuelnom planu. Na vizuelnom planu od onog momenta kada su ovde počele da defiluju svečane žute košulje, ja mislim da je taj vizuelni plan onako vidljiviji i razumljiviji svima koji ovo prate. Najvažnija sličnost, dame i gospodo, krije se u onom argumentu koji je pomenut maločas. To je argument koji glasi – pare. Koliko su voleli pare i koliko su se njima bavili, najbolje su pokazali u dokumentu svoje radne grupe pripadnici matičnog preduzeća, da se tako izrazim, onog čoveka koji se maločas para kao teme uhvatio. I u tom dokumentu, svoje radne grupe, oni su napisali to su njihovi rezultati istraživanja i njihove reči, da su oni svojevremeno, kad su bili u prilici, od građana Srbije krali tako što su nameštali konkurse, tako što su nameštali tendere, tako što su se ugrađivali za procenat. Dakle, to je najvažnije od svih tekućih interesa koji definišu stavove po bilo kom pitanju, političkom ili nepolitičkom. Kako njima tako i ovima koje su trpali u upravne i nadzorne odbore i te pare koje su ukrali i delili međusobno.

Vi gospodine Marinkoviću, vodite demokratski uglavnom sednice kada predsedavate, ali ne može se baš sve ni istrpeti. Znate, mora se negde podvući crta, postoji nešto nevezano za parlamentarnu demokratiju, postoji valjda i kućno vaspitanje. Mi smo čuli doktora nauka kome je osnovni politički argument protiv druge političke stranke nečija boja košulje i to na najbolji mogući način govori o njemu i o njegovom obrazovanju. Inače, radi se o čoveku koji se učlanio u Srpsku radikalnu stranku, pa posle 15 dana pretrčao u neku drugu. Toliko o tome ko ima mišljenje, ko nema. Što se tiče gospodina Živkovića, i svih ovih kvazi demokrata on kaže – radikalština. Pre je demokratština. Oni su je stvorili. Oni su im zaštitili mandate i pred Ustavnim sudom promenili praktično Ustav Srbije i na sednici Administrativnog odbora, oni su ih finansirali, oni su im davali medijski prostor, oni su im dali ideologiju i što je veoma bitno dali im kadrove, pa je nekom pripao Vesić, nekom je pripao Siniša Mali, a nekome je pripao Kena, Šule, Jelena Trivan opet na ovoj vamo strani. Mi sa tim nemamo veze. Mi niti smo menjali kadrove, znači niti smo uzimali ljude iz drugih stranaka koje su se do juče zalagali za nešto potpuno suprotno. Niti smo uzimali tuđu ideologiju, ponosimo se svojom, čuvamo svoju, borimo se za svoja politička uverenja. Prema tome, ako imate želju da se politički nadmećete, morate smisliti nešto pametno, morate imati nekakav argument, a zadržati makar dozu pristojnosti. Hvala. Pravo na repliku, Gordana Čomić. Izvolite. Smatrajući prilično nepotrebnim unošenje ovakve vrste živosti u sednicu koja je planirana da bude amandmanska sednica, sa amandmanima koji nisu u konceptu zakona i sa smatranjem da je vlast svetac, pa usklikivanjem tropara, što je sve legalno i legitimno, na komentare o tome šta je i kako je DS uradila sada, nekada ili će uraditi, informacija opšte vrste. Demokratska stranka za razliku od mnogih, nažalost, u Srbiji zna vrednost i neophodnost opozicije i zna da ni jedna vlast nije svetac i ono što smo učinili pokušavajući da i drugima objasnimo koliko je opozicija svake vrste neophodna i koliko ni jedna vlast nije svetac, nastavićemo da radimo i dalje. Opozicija nije državni neprijatelj. Jedino Ustavni sud može da razmatra da li neka društvena grupa radi u skladu sa Ustavom ili ne, a atmosfera u kojoj se očigledno to ne razume, pa je opozicija državni neprijatelj, koji služi kao vreća za udaranje i atmosfera koju ćemo mi promeniti ponovo, kao što smo promenili dnevni red Srbije već jednom, od politike izolacija, od politike ratova, od politike sankcija, svega onoga što je pratilo naš rad tokom devedesetih. Promenili smo dnevni red Srbije u politiku evropskih integracija, i to je nešto što je nepovratno.

Hvala gospođo Čomić. Povreda Poslovnika, Aleksandar Marković. Više članova Poslovnika je povređeno i mi ovde, gospodine predsedavajući, zadnjih desetak minuta prisustvujemo jednoj lažnoj svađi i to treba građanima reći, lažnoj svađi između ovih ovde koji su malo desnije i ovih tamo koji predstavljaju neke relikte prošlosti, koji se nikada više neće vratiti u Srbiju.

To je jedino što povezuje i ove, rekao sam malo desnije i ove tamo što su malo levo. Osim toga im je još jedan zajednički imenitelj, a to je što su ispod cenzusa. Svi zajedno su ispod cenzusa. Na ovaj način oni najbolje demonstriraju da zapravo imaju vrlo dobru saradnju, koju su, uzgred budi rečeno, godinama imali u Skupštini Grada Beograda, dok je Đilas bio gradonačelnik, kako je i kolega Orlić malopre rekao, kada su delili upravne i nadzorne odbore, zvanično, a danas glume da su neprijatelji, danas glume da su protivnici, a zapravo, jedini protivnik im je SNS. Jedino što ih boli je to što SNS iz izbora u izbore ostvaruje sve bolji rezultat, uprkos njihovim lažima, uprkos uvredama. Mislim da ste, u najmanju ruku, trebali da im oduzmete vreme za raspravu, ako ne i opomenu da im date. Zahvaljujem. Kolega Markoviću, ne mogu parcijalno to da uradim, ali moraću da vam oduzmem dva minuta od vremena poslaničke grupe, zato što ste zloupotrebili ukazivanje na povredu Poslovnika. (Vjerica Radeta: Kako kad nemaju vreme?) Polako. Zoran Živković ima pravo na repliku.

Ali, šta da radimo, to je vox populi. Kolega Živkoviću, izvinite, moram… Ja pokušavam da budem korektan i da primenjujem potpuno Poslovnik. Ne želim da dozvolim bilo kakvo vređanje narodnih poslanika. Kao što ste videli, oduzeo sam vreme poslaniku vladajuće većine, tako da vas molim da ne vređamo jedni druge, da ne govorimo na taj način o narodnim poslanicima. Nastavite, ali da znate da neću dozvoliti dalje ovako ponašanje. Izvolite.

No, apelujem na sve prisutne poslanike da vratimo dostojanstvo ovom domu, da se vratimo diskusiji po amandmanima, da kolege iz vladajuće većine prestanu da diskutuju po svojim amandmanima i da time pokažu jedan gest džentlemenstva i da dopuste opoziciji da kaže ono što ima, u nameri da popravi zakone koji su mahom dobri. Naravno, ako se to ne desi, onda će srpskoj javnosti biti potpuno jasno i onda ćemo imati jednu situaciju koja je jako poznata, da neko ko nije zadovoljan, on lepo izađe, recimo, iz parlamenta, ili izađe iz fabrike čipova u Pančevu, sedne u autobus, koji je proizveden u „Ikarbusu“, onda ode metroom pored tog autobusa do beogradske luke. Onda odatle sedne na onaj kanal Dunav-Morava-Vardar, pa onda dalje, tu vidi, kada prolazi pored, vidi već završene i useljene zgrade „Beograda na vodi“, pa onda vidi aerodrome po Srbiji, koliko god hoćete, i strane investitore koji trče okolo. Onda dođe na nešto što nije granica, a gde mora da klekne da bi ušao na teritoriju Kosova… Kolega Živkoviću, ovo stvarno…

Nisam baš razumela zašto se Zoran Živković naljutio kada sam rekla da su Srbislav Filipović i on bili u istoj stranci? Moguće da sam ja pogrešila, zato što su i jedan i drugi menjali stranke, ali su bili u istoj stranci mafijaškog premijera Zorana Đinđića. Nema smisla na ovakav način vređati pokojnog premijera i čoveka. Stvarno nema smisla. Ne želim ovo da dopustim. Brišem listu. Nastavljam dalje sa radom.

Ovde sam ja odgovoran za vođenje sednice.

Gospodine predsedavajući, podržavam vaše napore da ovu sednicu vratite u normalan tok i da raspravljamo o dnevnom redu. Kao i u prethodnim amandmanima, i na član 4. sam podnela amandman koji se odnosi na kadrovske resurse i afirmaciju stečenih kvalifikacija, jer smatram da jedan od ključnih principa poboljšanja kadrovskih resursa u Srbiji treba da bude profesionalizacija. Suština je zapravo u sposobnosti da odgovorimo izazovima koji su pred nama postavljeni. Zbog toga jedan od naših najvažnijih zadataka treba da bude konstantno stvaranje uslova za efikasan odabir kadrova, i to primenom kriterijuma sposobnosti, kontinuiranog stručnog usavršavanja i razvoja karijere. Način na koji se upravlja ljudskim resursima predstavlja odlučujući činilac uspešnog funkcionisanja i održivog razvoja Srbije. LJudski resursi su najvredniji i najznačajniji resurs ako se efektivno upravlja i adekvatno ulaže. Suština je zapravo da se promoviše struka, da se zatim odabiraju adekvatni kadrovi koji će svojim profesionalnim i etičkim ponašanjem jačati funkcije upravljanja u svim organizacionim jedinicama institucija Srbije. Zato potreba za unapređenjem upravljanja kadrovskim resursima i njihovim potencijalima ostaje jedan od prioritetnijih zadataka u narednom periodu. Neretko smo bili svedoci subjektivnih odluka i improvizovanih rešenja. Najdrastičniji primer za mene je kada je lekar ortoped vodio Ministarstvo građevine. Koliko je važno dobro postaviti kriterijume, toliko je još važnije dosledno ih i primenjivati u praksi. Hvala koleginice Filipovski. Povreda Poslovnika, Nemanja Šarović. Gospodine Marinkoviću, prekršili ste čitav niz članova Poslovnika, od člana 27. preko člana 103. Vi jednostavno nemate pravo da kada se naljutite u toku izlaganja nekog poslanika kažete – nema više, brišem listu. Vi ste time suspendovali Poslovnik. A u parlamentarnoj demokratiji, ako suspendujete Poslovnik, onda ste suspendovali i Ustav. To je mini državni udar. Ne može tu ništa zavisiti od vaše dobre volje. Ništa. Šta to znači – nemoj više? Nismo se mi ovde grabili oko kifli, pa da kažete – nema više. Poslovnik daje pravo svakome da ukaže na povredu Poslovnika. Nekoliko govornika je dobilo reč a mene ste preskakali, iako imam prednost po Poslovniku. To je nedopustivo. Ne možete suspendovati kada poželite Poslovnik, Narodnu skupštinu, parlamentarnu demokratiju i Ustav Srbije. Jednostavno ne možete. A samo zato što vam je to politički opravdano u tom trenutku. Morate izabrati. Druga stvar, vi ste maločas doveli praktično u zabludu građane Srbije time što ste rekli da ste Poslaničkoj grupi Srpske napredne stranke oduzeli dva minuta zbog zloupotrebe Poslovnika od strane njihovog poslanika. Od čega ste oduzeli, kad oni imaju nula minuta na raspolaganju? Šta sad, imaju minus dva? Vi na taj način stvarate privid da kažnjavate poslanike vladajuće koalicije, da primenjujete rigorozno Poslovnik prema njima, a oduzimate vreme koje nemaju. Šta sad, minus dva, pa sledeća zloupotreba minus četiri minuta? Hoćete i nama oduzimati tako? Molim vas da poštujete Poslovnik. Pridržavajte se osnovnih pravila parlamentarne demokratije. Hvala kolega Šaroviću. Poštujući vaše i pravničko znanje i poznavanje Poslovnika, dužan sam da vam obrazložim zašto je to urađeno kako je urađeno, jer po članu 112. imam pravo i dao sam pauzu od pet minuta, upravo da bi se uspostavio red na sednici… (Nemanja Šarović: Nije bilo nereda. Ja sam upravo zbog toga dao pauzu i nastavio dalje, zato što je došlo do eklatantnog vređanja, da sada ne pominjem kojih ljudi, međusobnog vređanja poslanika i to nije parlamentarna demokratija.

Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Hvala. Imamo još jednu povredu Poslovnika, reč ima Vjerica Radeta. Ja govorim po članu 32. stav 2. Vi, gospodine Marinkoviću, danas tu nelegalno sedite. Član 32. stav 2. kaže da predsednik parlamenta u slučaju svog odsustva obaveštava ostale potpredsednike ko će umesto nje voditi sednicu. Obaveštena sam da će to biti Đorđe Milićević i Veroljub Arsić. Dakle, nemate ovlašćenje uopšte da sedite tu, a kamoli da ovako grubo kršite Poslovnik. Ko ste vi? Ko je bilo ko ko tu sedi da narodnom poslaniku može da dozvoli ili da ne dozvoli nešto da kaže? Šta vas briga ko je meni mafijaš a ko nije? Kako to da ne reagujete kad ti iz te mafijaške grupe kažu da je Slobodan Milošević ratni zločinac? Ne reagujete. To vam ne smeta. Ja sam samo htela da kažem da je Zoran Živković nasledio tog Zorana Đinđića tako što se glasalo u parlamentu pet-šest dana posle Đinđićeve smrti da on bude premijer. Dobio je aplauz od tadašnjih svojih stranačkih kolega, uz široki osmeh primio funkciju, primao čestitke kao da je oženio a ne sahranio premijera. Vi ste znali da ću ja to da kažem, zato što ste, ne znam da li vi lično, ali svakako bili ste deo vlasti, jer ste vi deo vlasti od kad je bog zaboravio. Dakle, nemate prava i nemojte da se igrate, em sedite, ponavljam, tu neovlašćeno, em vi pokušavate da narodnom poslaniku kažete kako će koga da nazovem. I čujemo li još jedanput da neko kaže da je Slobodan Milošević ratni zločinac a vi ne prekinete sednicu, tražićemo vašu smenu.

Želim i za onu malo pre povredu da se izjasni Narodna skupština i za ovu koju ću sada izreći. I unapred da vas upozorim – ako narodni poslanik kaže da želi da se Skupština izjasni, onda vi nemate ni pravo ni obavezu da komentarišete ono što kaže narodni poslanik, jer će to reći Skupština u danu za glasanje. A sada ste povredili član 107. Pročitajte, neka vam donesu stenogram šta ste rekli. Uvredljivo se ponašate, ophodite i obraćate narodnim poslanicima. Nemate na to pravo. Vi ste jednaki među ostalim narodnim poslanicima. Svih 250 nas ovde ima ista prava i obaveze, ali vi, kada tu sedite, vi morate da vodite računa da smo svi mi u ovoj sali vama isti. Mi odavde i vi kada ovde sednete možete da kažete, pa i uvredljivo nešto meni i bilo kome, kao što možemo i mi bilo kome, pa onda predsedavajući procenjuje da li je to za opomenu, da li za ovo, za ono, nije važno. Sa tog mesta nemate pravo vi. Ko ste vi? Ko ste vi Marinkoviću da meni Vjerici Radeta kažete da ja ne znam da tumačim Poslovnik? Ko ste vi, čoveče? Ne postoji u ovoj sali čovek koji zna Poslovnik kao ja, i to cela Srbija zna. Vi se usuđujete i dozvoljavate da meni kažete da ne razumem Poslovnik. Ja sam, je li, kreten, pa vi meni govorite o stavu 1, a ja sam vas upozorila da ste prekršili stav 2. člana 32. Nikada više to da niste pokušali. Nikada! Izvinite što sam bio malo hrabriji.

Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marković. Najpre bih želela da kažem da koristim pravo koje imaju svi poslanici, kako pozicije, tako i opozicije, da podnesem amandman, naravno, i da govorim o njemu. U ovoj raspravi o amandmanima je prethodila rasprava u načelu u kojoj su svi poslanici mogli da govore o svim predlozima zakona. Tako da u skladu sa vremenom koje im pripada po Poslovniku i koliko sam mogla da vidim, niko ni danas nikome nije to pravo uskratio da govori o Poslovniku. Ja sam podnela amandman na član 4. i koji se odnosi na principe nacionalnog okvira kvalifikacija, i pored principa predviđenih ovim članom poput celoživotnog učenja, individualnosti, jednakih mogućnosti, dostupnosti, stavom 10. predviđeno je uporedivost kao princip koji se odnosi na povezivanje nacionalnog okvira kvalifikacija sa evropskim okvirom kvalifikacija. Smatram da je logično da nakon stava 10. doda se član 11, koji se praktično povezuje na ovaj stav 10. Odnosi se na afirmaciju stečenih kvalifikacija sa objašnjenjem da proces evropskih integracija značajno utiče na reforme u oblasti obrazovanja i to ne samo kada je u pitanju finansijska već i stručna pomoć i uvođenje ovakvog sistema kvalifikacije u sistem obrazovanja zajedno sa dualnim obrazovanjem predstavlja značajnu prekretnicu, jer konačno možemo da sagledamo sve kvalifikacije koje poseduje jedan pojedinac, kako iz formalnog tako iz informalnog, neformalnog i celoživotnog učenja, i da na osnovu toga obrazujemo obrazovne profile koji nedostaju na tržištu rada, za kojima postoji potreba u privredi. I ovo su samo neki od razloga zašto smatram da moj amandman treba prihvatiti, odnosno uvrstiti u tekst zakona. Hvala, gospođo Marković. Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović. Izvolite.

Ali sam se javila po Poslovniku i vi ste bili… Ja vrlo dobro znam da ste vi Nataša Sp. Jovanović. Pa, nisam video da ste podigli Poslovnik.

Javila sam se iz više razloga gospodine Marinkoviću. Najpre zbog toga što ste tokom sat vremena vašeg predsedavanja apsolutno zamenili tok sednice i vi ste iskonstruisali nešto u svojoj glavi kako to treba da ide i napravili ste niz propusta i greška, ja se javljam po članu 27. grešaka, pardon, jer niste pratili tok, a da biste bili na mestu potpredsednika, odnosno predsedavajućeg morate da vodite računa u kom trenutku se izvrši povreda nekog člana Poslovnika, a javila sam se sada isključivo zbog člana koji se odnosi na dostojanstvo Narodne skupštine. Naime, nama se ovde drže predavanja o tome kako nastupamo, koje argumente imamo, kako treba da trošimo naše vreme, a zamenik predsednika poslaničke grupe SNS, molim gospodu iz RTS-a da to uslikaju, gospodin Vladimir Orlić, i vi se pravite da to ne vidite, opet glumi neku grčku statuu ili Sokrata, stoji na jednoj nozi čovek već sat vremena, visokoumno… Vi ste ukazali na povredu Poslovnika i na član 107. To nema nikakve veze kako stoji ili neko sedi, stvarno, u parlamentu, pogotovo ako to radi na jedan normalan i pristojan način. Gospodine Marinkoviću, jer vi zaista smatrate na mestu predsedavajućeg da svako može ovde… Hoćete sada da ustanemo mi svi i da dođemo kod Branka Ružića i da ćaskamo. Mislim, ako vi smatrate da je to normalno i ako se tako vodi red na sednici, izvolite pa to jasno i glasno recite da znamo ubuduće koji su aršini i mi ćemo tako da se ponašamo. Da li želite da se Narodna skupština izjasni? (Da.) Vladimir Orlić, Izvolite. Pominjan jeste član 107, ali imate na raspolaganju, gospodine predsedavajući, i čl. 108. i 109. ako ne grešim, koji vam daju mogućnost da reagujete kada očigledno ništa drugo ne pomaže i tiču se naravno mera za uvođenje reda na sednici, ne zbog toga što nama smeta kada se neko javi sa željom da kaže kako nekome tamo neko od nas ovde liči na Apolona, hvala, nije bio neophodno, nego zbog toga što očigledno ne može da se završi ova sednica kako treba ako dozvolimo da ovde svak radi šta mu padne na pamet, da reaguje na sopstvene reči, npr. poput onoga – ja nisam maločas reagovao na to, gospodine predsedavajući, da im nije jasno ko je koga ovde finansirao. Nisam na to reagovao jer smatram da je to očigledno. Tu je recimo Vjerica Radeta, ona zna i ona je to potvrdila u ovoj sali, da je Dragan Đilas finansirao SRS kroz mesta u upravnim i nadzornim odborima. Tu je i Nemanja Šarović. On je davao izjave svojevremeno u kojima je objašnjavao da su oni, zamislite, ušli u upravne i nadzorne odbore da bi tamo iznutra neke stvari kontrolisali. Kao to nije nikakve veze imalo sa naknadama za boravak u tim upravnim i tim nadzornim odborima. Odakle je dolazio taj novac? Nisam hteo da se javljam da po tom pitanju intervenišem, ali bilo je ovde nekih optužbi sa druge strane sale da se nešto izmišlja. Dakle, ne može biti izmišljotina kada nekoga uputite na njegove sopstvene reči. Želim to da objasnim, da bude jasno, da ne ostane nedorečeno, citirao sam zaključak i reči koje su neki ljudi sami ovde izrekli, zaključak radnog tela koje je samo tvrdilo da su njihove kolege nameštale konkurse, nameštali tendere i uzimale procenat za ugradnju. Onda od tog novca dalje Dragan Đilas je finansirao upravne i nadzorne odbore čiji je živi svedok Vjerica Radeta, čiji je živi svedok Nemanja Šarović i ostali…. (Predsedavajući: Hvala.) Tako da, ako treba da neke stvari objasnimo, nije sporno, time ću završiti, samo da nakon toga nastavimo da radimo, a vi imate mogućnosti koje predviđa Poslovnik da ovim ljudima koji se siti napričaše sami sa sobom objasnite gde se nalaze. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne.) Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Dušica Stojković. Zahvaljujem gospodine Marinkoviću. Uvaženi ministre Ružiću sa saradnicima, drage kolege narodni poslanici, vratiću se ipak na raspravu o zakonu koji je danas na dnevnom redu i želim da kažem na samom početku sledeće – žene nisu ikebane u Srbiji, niti u politici, niti u ekonomiji. Usvajanjem ovog zakona mi ćemo omogućiti svim ženama u Srbiji da dobiju neophodne veštine i znanja koja su potrebna tržištu rada, ali koje su potrebne takođe i za lični razvoj svih žena u Srbiji, razvoj preduzetništva, afirmaciju preduzetničkog duha. Na osnovu zvaničnih statističkih podataka 30% žena u Srbiji su vlasnice različitih preduzeća kada je reč o malim ili srednjim preduzećima i po tome smo na nivou EU. Vlada Republike Srbije, premijerka, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić zaista afirmišu žensko preduzetništvo i da to samo nisu prazne reči svedoče i značajne finansijske budžetske podrške koje se daju upravo za razvoj ženskog preduzetništva, ali i za sve one inovacije i inovacione delatnosti. Podsetiću vas samo da u 2016. godini jedan milion evra je dat za razvoj ženskog preduzetništva. U ovoj godini oko 400 miliona dinara se daje upravo za projekte iz oblasti inovacija u koje mogu da apliciraju i muškarci i žene u Srbiji. Namera mi je bila zapravo da afirmišemo društvo znanja i da zaista u društvu u Srbiji uklonimo sve one rodne stereotipe kada je reč o muškim i ženskim poslovima. Žene danas u Srbiji zaista obavljaju i muške poslove. Usvajaju sva ona zanimanja koja su bila namenjena muškarcima. Žene su danas piloti, stručnjaci u IT sektoru, VEB dizajneri. U danu za glasanje pozivam sve kolege narodne poslanike i moje kolege iz SNS da zaista podrže ovo odlično zakonsko rešenje, ali ne samo ovo nego sve reformske sistemske zakone koji su nam na dnevnom redu. Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice. Uvažene koleginice i kolege, ja bih podržao zaista ideju ovog amandmana koji je koleginica podnela, jer rodna ravnopravnost i ekonomsko osnaživanje žena neki su od ključnih uslova stabilnog ekonomskog razvoja. Vi znate da ova Vlada zaista puno čini na ekonomskom osnaživanju žena i to pokazuje podatak da je već 30% učešća žena u vođenju preduzeća malih i velikih. Znate da je prošla godina označena kao godina ženskog preduzetništva. Brojni su koraci koje je Vlada uradila da rodnu ravnopravnost i učešće žena u malom biznisu podigne. Pre svega, priprema se zakon o rodnoj rodnopravnosti. Rodno budžetiranje je nešto o čemu se puno razgovara, formiran je savet u okviru Privredne komore Srbije za žensko preduzetništvo. Na kraju, izuzetno funkcionisanje Ženske parlamentarne mreže, kao i otvaranje jedne posebne budžetske linije od strane Evropskog parlamenta, odnosno evropskih institucija kojima je dodeljeno 20 miliona evra za budžetiranje ženskog preduzetništva u samom regionu. Želim da naglasim da je ovo put koji treba nastaviti, tako da mi se čini da je predlog koleginice Dušice Stojković jako smislen i da bi ga valjalo u ovom obliku podržati.

Hvala, doktore Bačevac. Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Dragana Kostić. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Na sve ove amandmane koje sam u prethodna tri dana podnela, akcenat sam stavila na uvećanje ulaganja. Međutim, sem Vlade koja vodi računa o ulaganju u obrazovanje, svesni smo da i lokalne samouprave moraju da preduzmu određene aktivnosti kako bi obrazovanje stvarno bilo na jednom zavidnom nivou. je i opština Sokobanja koja je u prethodnoj godini 2017/2018. odvojila sredstva za besplatnu užinu za sve osnovce u iznosu od 6,5 miliona dinara, zatim izdvojila je sredstva za besplatan prevoz srednjoškolaca u iznosu od 18 miliona dinara, onda se pobrinula da svi osnovci od prvog do četvrtog razreda dobiju novogodišnje paketiće i da se na taj način niko ne oseti ugroženim i diskriminisanim, s obzirom da neka deca zaista nisu bila u prilici da dobiju novogodišnje paketiće. Moram da kažem da ova praksa do sada nije bila u Sokobanji, s obzirom da znamo da je do skoro vladalo tamo žuto preduzeće i da su nam deca sedela u školi bez grejanja, da su bili skraćeni časovi do 30 minuta i da nisu imali kvalitetnu nastavu. Hvala. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Duško Tarbuk. Izvolite. Poštovani gospodine Marinkoviću, uvaženi ministre sa saradnicima, poštovani građani Srbije, želeo bih da predloženi amandman na Predlog zakona o NOKS-u utiče na sam tekst zakona u delu sa osnovnim pojmovima. Iako je tekst više nego precizno uredio oblast obrazovanja i stečene kvalifikacije, smatram da bi ga sa pojmom: „afirmacije stečenih kvalifikacija, kao i realizaciju stečenih znanja u cilju sveobuhvatnog razvoja Republike Srbije sa posebnim osvrtom na efikasnost lokalne samouprave“ dodatno uredio time i poboljšao tekst zakona. Značaj lokalne samouprave je velik. Dolazim iz Zemuna, tu sam rođen, tu sam živeo i radio, a i danas živim u Zemunu. Želeo bih da primetim da u Zemunu postoje 22 osnovne i srednje škole i dva fakulteta. Moja radost je velika zato što se zida i 23. škola u zemunskom naselju Busije, u kojem živi moj narod koji je za vreme „Pogroma“ i „Oluje“ došao 1995. godine iz Republike Hrvatske. U tom naselju nasušna potreba je za školom. Veliko mi je zadovoljstvo što će u septembru, ako da Bog i sreća, biti završena škola i da ćemo, nadam se, prisustvovati i otvaranju. Škola je nikla za kratak vremenski period zahvaljujući lokalnoj samoupravi, znači opštini Zemun, gradu Beogradu i ministru prosvete. Posebno mi je zadovoljstvo jer za kratak vremenski period će biti završena i u nju će moći da uđu đaci koji žive u zemunskom naselju Busije. Moje poštovane kolege u danu za glasanje pozivam i molim da glasaju za ove zakone i za moj amandman, ako za to nađu snage i vremena.

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đukanović. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marko Parezanović. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Koliko je važno sveukupno unapređenje obrazovanja za razvoj privrede i privlačenje investicija mislim da sam najbolje objasnio na primeru prve velike investicije posle 30 godina koje će doći u moj grad Čačak i koje će zaposliti preko hiljadu Čačana, gde su za predstavnike strane nemačke kompanije upravo najvažniji parametri bili struktura obrazovanja i šta je ono što naš grad u tom pogledu može da ponudi. Ali, isto tako mislim da je za razvoj javne uprave takođe jako važna promocija celoživotnog učenja. Ono što je javni sektor karakterisalo posle 2000. godine bila je nagla ekspanzija broja zaposlenih, tako da smo 2012. godine imali jedan, rekao bih, veoma nefunkcionalan i glomazan državni aparat koji realna privreda više nije mogla da izdrži i pred državom su se našla dva zadatka – kako sa jedne strane da smanji broj zaposlenih u javnom sektoru, a sa druge strane da podigne kvalitet pružanja javnih usluga. Zato smatram da su reformski zakoni koje smo doneli jako važni, jako je važna Nacionalna akademija za javnu upravu koja definiše modele i načine usavršavanja zaposlenih u javnom sektoru, ali mislim da je veoma važan i NOKS, jer mnoge evropske studije koje se bave analizom pružanja javnih usluga smatraju da je krizu javnih usluga delom izazvala i niska motivacija nižih ešalona u javnoj upravi. Dakle, to su najčešće zaposleni koji su u neposrednom kontaktu sa građanima. Zato je važno da svako učenje, bilo ono formalno, neformalno ili informalno, bude prepoznato, vrednovano i valorizovano, kako bi svaki zaposleni imao motivaciju da se tokom celog života usavršava. Zato mislim da je važno da usvojimo ovaj zakon koji možda kasni, ali je bitno da smo konačno došli do prilike da ga usvojimo. Mislim da će on dati sveukupan doprinos razvoju školstva u Srbiji. Hvala. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Goran Pekarski. Izvolite, kolega.

Jedan od tih principa je princip jednakih vrednosti, a taj princip jednakih vrednosti sticanja kvalifikacija kaže da je moguće bez obzira na godine života, bez obzira na pol, bez obzira na teškoće i smetnje u razvoju, bez obzira na rasu, bez obzira na mesto stanovanja, bez obzira na naciju… Zahvaljujem se, kolega Damjanoviću, što dobacujete, ali to pokazuje koliko ste vi u suštini nezreli kada se ovako ponašate u trenutku dok vaš kolega poslanik govori. Predsedavajući, da se vratimo na temu. U tački 3) pojavili su se pojmovi informalnog i neformalnog učenja za koje se pokazalo da su ciljevi NOKS-a, odnosno Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije i oni su usklađeni sa evropskim preporukama. Prvo je taj termin usklađen i nazvan je validacija neformalnog i informalnog učenja, a u skladu sa evropskim normama nazvan je validation of non-formal and informal learning. Hvala vam. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Linta. Želim da govorim o jednom problemu sa kojim se suočava 530 porodica iz sedam lokalnih samouprava čiji su stanovi izgrađeni sredstvima italijanske Vlade, kroz tzv. „Sir program“ ili tzv. program trajne integracije izbeglica. Naime, radi se o 80% izbegličkog stanovništva i 20% domaćeg stanovništva koji žive, odnosno koji imaju stanove u Nišu, Valjevu, Kraljevu, Čačku, Kragujevcu, Staroj Pazovi i Pančevu. Pojedine porodice su deset godina diskriminisane, jer im se onemogućava pravo da otkupe svoje stanove, što je bilo predviđeno ugovorom, odnosno Memorandumom o razumevanju koji su potpisale Vlada Srbije i Vlada Italije još 2004. godine. Na žalost za vreme Vlade Vojislava Koštunice, odnosno ministra za kapitalne investicije Vojislava Ilića, 2006. godine ukinuta je opcija otkupa. Pokušavali smo prethodnih deset godina da se izborimo da se ispravi nepravda prema tim ljudima, da dobiju pravo otkupa i još uvek nismo uspeli. Takođe, velika je nepravda činjenica da plaćaju veoma veliku zakupninu iako je Zakonom o izbeglicama predviđeno da ta zakupnina bude daleko manja. Ovom prilikom još jednom apelujem na Vladu Republike Srbije, na ovde prisutnog gospodina Ružića, na premijerku i sve druge ministre da nađemo rešenje da Vlada Srbije donese jedan zaključak kojim bi omogućila da tih 530 porodica iz sedam lokalnih samouprava u Srbiji konačno dobije pravo otkupa, da postanu vlasnici tih stanova, kao što je to predviđeno Zakonom o izbeglicama. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Milan Knežević. Da li neko želi reč? Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Željko Sušec.

Ulaganje u obrazovanje i stručno usavršavanje mladih ljudi, kao i mogućnost celoživotnog učenja osnovni su preduslovi ekonomskog napretka jedne zemlje. Vlada Republike Srbije odavno prepoznaje ovu činjenicu i svojim aktivnostima sva ministarstva daju puni doprinos procesu razvoja. Saradnjom Ministarstva zdravlja i opštine, u Domu zdravlja Nova Varoš je u prethodnih pet godina zaposleno deset doktora medicine, dodeljeno je pet specijalizacija. Radni odnos je dobilo 17 zdravstvenih radnika Zavoda „Zlatar“, Zavoda za rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika, koji je nemarom prethodnih vlasti zakatančen 2011. godine. Otvorena je služba fizikalne medicine, otvorena je apoteka, izgrađen je parking, uloženo je 10 miliona dinara u rekonstrukciju isturenog odeljenja opštine bolnice u Užicu i u Novoj Varoši, 10 miliona za zamenu stolarije na pedijatriji i ginekologiji, 15 miliona za rekonstrukciju kotlarnice. Nabavljeno je sedam sanitetskih i terenskih vozila, brojna medicinska i računarska oprema. Školovanjem i stručnim usavršavanjem, kao i stvaranjem boljih uslova za rad, investicijama u svim oblastima, Vlada Republike Srbije neprekidno radi na ubrzanom razvoju i podizanju životnog standarda građana. Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić. Zahvaljujem. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri i gosti, kolege poslanice i poslanici, podnela sam amandman na član 4. koji sledi moje prethodne amandmane, a tiče se zaštite ranjivih društvenih grupa na Zakon o NOKS. Naime, članom 4. ovog zakona jedan od principa su jednake mogućnosti u sticanju kvalifikacija i taj princip je izuzetno važan upravo za zaštitu ranjivih društvenih grupa i u cilju je sticanja kvalifikacije u pravo ove kategorije. Naravno, želim da istaknem da Vlada Republike Srbije u skladu sa dostupnošću obrazovanja i u skladu sa jednakim mogućnostima u sticanju obrazovanja, obezbeđuje sredstva za finansiranje niskotiražnih udžbenika koji se pre svega odnose na učenike iz socijalno materijalno ugroženih porodica i učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Takođe, želim da istaknem da je ovo vrlo važno i za učenike srednjih strukovnih škola, s obzirom da znamo da učenici iz srednjih strukovnih škola najpre i najbrže se osposobljavaju da svoje znanje prenesu u svet rada. Moram da istaknem da opština Priboj iz lokalnog budžeta izdvaja značajna materijalna sredstva koja prenosi na razdeo socijalne zaštite, a tiče se jačanja materijalnog položaja porodica koje se nalaze u teškom materijalnom stanju, a koje imaju decu, odnosno učenike.

Članom 4. se definišu principi NOKS, a tačkom 11. koju sam predložio stavljamo u prvi plan realizaciju stečajnih znanja, sa posebnim osvrtom na industrijalizaciju. Industrijski proces i proizvodnja od uvek su se usavršavali i napredovali. To je posebno izraženo u današnje vreme, kada nam je neophodan kadar koji je spreman na konstantno usavršavanje. Proste operacije koje su nekada obavljali radnici ručno, zamenili su roboti sa već pripremljenim programima. Zato su nama potrebni kadrovi koji su spremni da se stalno prilagođavaju novim procesima, koji od njih traže konstantno usavršavanje i da rade ono što programirane mašine ne mogu, da iskoriste stečeno znanje na rešavanju nepredviđenih situacija. To su procesi u kojima nam ne mogu pomoći programi i savremene mašine, već je neophodno da ih na osnovu stečenih znanja i celoživotnog učenja i usavršavanja zadamo prave komande za izvršavanje nekog zadatka. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Mladen Lukić. Ovim amandmanom omogućuje se nadležnom telu da prepozna one kvalifikacije koje je potrebno afirmisati, odnosno da se formiraju neophodna radna mesta, kako bi dati sistem mogao optimalno da funkcioniše. Znanje kao ekonomski resurs je nužan uslov ekonomskog rasta i razvoja. Kao primer, uzimam dečiji vrtić „Neven“ u Bajinoj Bašti, koji je dobio najvišu ocenu u Zlatiborskom okrugu od strane Komisije za spoljašnje vrednovanje iz razloga što je za nepunih sedam meseci rešen problem liste čekanja koja je od preko 100 dece došla do toga da gotovo nemamo listu čekanja. Međutim, da bi se optimalno realizovale nužne potrebe i aktivnosti koje nalažu smanjenje postojećih grupa, kako bi se zadovoljili zakonski standardi, neophodan je prijem medicinskih sestara i vaspitača da bi se planirale dodatne aktivnosti poput produženog boravka i igraonice, a činjenica je da je naš vrtić jedan od najopremljenijih u Zlatiborskom okrugu. Pošto su deca naše najveće bogatstvo, potrebno je planirati proširenje kapaciteta kako bi se u budućnosti obezbedio optimalan broj dece u grupi i adekvatan rad sa decom, kao i proširenje kuhinje kako bi se postigla neophodna, kvalitetna i zdrava ishrana dece. Za sve gore navedeno građani Bajine Bašte izuzetnu zahvalnost duguju lokalnoj samoupravi, direktoru dečijeg vrtića „Neven“, gospođi Vesni Leštarević, kao i resornom ministarstvu. Zahvaljujem. Hvala. Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Maletić. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Drecun. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Stojiljković. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik dr LJubica Mrdaković Todorović. Da li neko želi reč? (Da.) Izvolite, dr Todorović. Amandmanima koje sam podnela na Predlog zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija želela sam da istaknem da se na ljudskim resursima u osnovi zasniva budući društveno ekonomski razvoj u Republici Srbiji. Upisna politika kao njen važan deo je u dosadašnjem periodu bila zasnovana na manje-više kratkoročnom pristupu. Naime, sistem stručnog obrazovanja treba da sledi potrebe i prioritete privrede i usklađenosti obrazovanja i potreba poslodavaca, ali i potrebe pojedinaca i društva u celini i sprovodi mere i aktivnosti kako bi se svakom pojedincu pomoglo da se što bolje snađe na tržištu rada. Podržavanjem mobilnosti o učenju, razumevanje drugih kultura, korišćenje informacionih tehnologija, poznavanje stranih jezika je veoma važno. Mobilni učenik i mobilni student je budući mobilni radnik koji uspešno gradi svoju karijeru na promenljivom tržištu rada. Na kraju, strateški cilj stručnog obrazovanja je učiniti celoživotno učenje i mobilnost realnim, poboljšati kvalitet i efikasnost obrazovanja, promovisati jednakost, socijalnu koheziju i aktivno građanstvo, poboljšati kreativnost inovaciji i preduzetništvo radi dobrobiti pojedinca i društva u celini i to je strateški cilj stručnog obrazovanja u Republici Srbiji, ali isto tako i inspirator daljih procesa tog tipa i u samom regionu, na čemu intenzivno radi predsednik države gospodin Aleksandar Vučić, čitava Vlada, naravno, i Ministarstvo prosvete na čelu sa gospodinom Šarčevićem. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Jovica Jevtić. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Majkić. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podnela sam amandman i na član Predloga zakona o NOKS da se doda tačka 11. koja se odnosi na afirmaciju stečenih kvalifikacija itd. Piše u amandmanu. Veoma je bitno da kada govorimo o stečenim kvalifikacijama, govorimo i o njihovoj afirmaciji, odnosno realizaciji onih znanja koja deca, odnosno studenti steknu kako u osnovnoj, kako u srednjoj školi, tako i na fakultetima i otud amandman na član 4. Mi smo u septembru mesecu prošle godine doneli nekoliko zakona koji su predstavljali početak reforme u prosveti - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o visokom obrazovanju, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju, takođe i osnovnom obrazovanju i Zakon o dualnom obrazovanju. Ovih dana je na dnevnom redu Zakon o NOK Republike Srbije, o prosvetnoj inspekciji, o udžbenicima, a kako je rekao ministar, na leto ili posle leta nas čeka još niz zakona, od kojih je jedan od veoma bitnih Zakon o naučno-istraživačkoj delatnosti. Kada se završi usvajanje ovih zakona, što se nadam da će biti pozitivno, tj. usvojeno u Skupštini, mi ćemo zaokružiti neki pravni okvir koji se odnosi na prosvetnu reformu. Taj pravni okvir svakako nije potpuna garancija da će sve biti onako kako mi zamišljamo da treba da bude, ali svakako da bez tog pravnog okvira promena u prosvetnom sistemu nema. Za potpuno sprovođenje ovih navedenih zakona nije potrebno da postoji samo pravni okvir, nego da i ministarstvo, i lokalne samouprave, i škole, i fakulteti, i inspekcije, i roditelji, i đaci i studenti učestvuju u sprovođenju ovih zakona, a takođe i mi, poslanici koji treba da budemo promoteri svih ovih promena u prosveti. Hvala. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik prim. dr Milovan Krivokapić. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, koleginice i kolege, podneo sam amandman na član 4. ovog zakona, kojim se dodaje tačka 11. u cilju razvoja nerazvijenih opština. Obrazovanje je temelj života i razvoja svakog pojedinca, društva i države. Upravo Nacionalni okvir kvalifikacije u Srbiji uređuje sistem kvalifikacija koje se stiču obrazovanjem i obučavanjem, a u skladu sa zahtevima društveno-ekonomskog razvoja. NJime se obezbeđuje primena koncepta celoživotnog učenja i omogućava lakša pokretljivost radne snage. Republika Srbija razvija NOKS uvažavajući specifičnosti srpskog obrazovnog sistema, kao i principe evropske obrazovne prakse, a posebno evropskog okvira kvalifikacija, tj. Nacionalni okvir kvalifikacija koji omogućuje različite načine, puteve i sticanja kvalifikacija svih nivoa u svakom životnom dobu putem formalnog i neformalnog obrazovanja. Dakle, pojedinac stiče kvalifikaciju na osnovu provere dostignutog standarda, nakon čega mu se dodeljuje javna isprava, tj. diploma za formalno obrazovanje ili sertifikat za neformalno obrazovanje. Standardi kvalifikacija su sadržani upravo u katalogu nacionalnih kvalifikacija. Standard kvalifikacija je dokument u kome je opisana kvalifikacija i predstavlja osnov za sticanje kvalifikacija u stručnom obrazovanju na određenom nivou zahtevnosti. U njemu su dakle utvrđene stručne kompetencije potrebne za obavljanje posla, kao ishodi učenja koji se mogu dostići različitim putevima. Predlažući amandman 4. pre svega sam imamo u vidu da su korisnici NOKS državne institucije, tj. ministarstvo i javne službe zadužene za poslove statistike, privrednog društva, stručnjaci za razvoj ljudskih resursa, realizatori programa obrazovanja, škole i privatne organizacije, ispitna tela, ispitivači, stručnjaci za … savetovanje, savetnici za zapošljavanje i … u zapošljavanju. Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Stanija Kompirović. Poštovani ministre, dame i gospodo poslanici, podnosim amandman na član Zakona o NOK Republike Srbije - u članu 4. Predloga zakona dodaje se tačka 11) koja glasa: „Afirmacija stečenih kvalifikacija - realizacija stečenih znanja u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije s posebnim osvrtom na unapređenje pravosuđa“ Proces razvoja u Republici Srbiji zastupljen je u svim sferama našeg društva - u oblasti obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, jer težimo da živimo u jednom modernijem društvu i do njega možemo stići samo svojim znanjem, radom i trudom. Zato mnogo i činimo u reformi obrazovanja, da bi kroz te reforme dobili što sposobnije generacije, koje su sposobne da sačuvaju svoju zemlju, da doprinose društveno-ekonomskom razvoju i razvoju u svakom pogledu. Reforme pravosuđa dovode do efikasnog pravosuđa i čine da imamo dostupnu pravdu, za sve građane Srbije suđenje u razumnim rokovima. Moralo je da se učini na poboljšanju efikasnosti i kvalitetu i da se uloži u izgradnju i adaptaciju svih poslovnih prostora u našoj zemlji. Donošeni su mnogi zakoni i težimo još većoj efikasnosti da bi stvorili nezavisno sudstvo i dobar poslovni ambijent za sigurnost svakog građanina. Zahvaljujem. Hvala. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Jolović. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ana Karadžić. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Mirko Krlić. Dame i gospodo narodni poslanici, u afirmaciji stečenih kvalifikacija svi moji amandmani su se odnosili na kontakt sa regionom, na Srbe u regionu, ali ovoga puta bih to proširio na još jedan narod koji za sebe kaže, i to ćete čuti ako ih upoznate, da su Srbi sa albanskim imenima i muslimanskom verom. Radi se o Gorancima, o narodu koji je na onom najisturenijem delu Kosova i Metohije, koji trpi ogromne pritiske albanizacije, makedonizacije, bošnjačenja, ali drži do svog Đurđevdana, do svoje vere i drži do svog obrazovanja koje je isključivo po srpskom programu. Dirljivo je ući u te učionice koje izgledaju kao iz XIX veka, ali je, naravno, i ponosno videti sliku Vuka Karadžića ili „Kosovke devojke“ Uroša Predića u mobilizaciji, u prošlim problemima koje je država Srbija imala oni su pokazali na čijoj su strani. Veliki su prijatelji Srba i meni je jako drago što je ovde ministar Ružić koji se bavi i državnim uređenjem lokalnim i svim drugim. Pretpostavljam da dobro poznaje ovu problematiku i, eto, ja ga molim takođe da obrati punu pažnju na Gorance, da se pomogne da ostanu ono što jesu. Na kraju krajeva, njihov jedini poslanik u prištinskom parlamentu je u grupi sa srpskim poslanicima. Gospodin Adem Hodža je takođe izuzetno lojalan državi Srbiji. Prema tome, naš razvoj mora biti i njihov razvoj. Moramo i tu stranu pomagati, jer ko se odriče prijatelja, na kraju paktira sa neprijateljem. Hvala. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Bojan Torbica. Izvolite. Poštovani predsedavajući, ministre sa saradnicima, cenjene kolege narodni poslanici, pored amandmana na članove 1, 2. i 3. predložio sam amandman na član 4. ovog predloga zakona, kojim se predlaže dodavanje tačke 11. koja glasi – afirmacija stečenih kvalifikacija i realizacija stečenih znanja u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije s posebnim osvrtom na efikasnost pravosuđa, s ciljem da se ovim amandmanom dodatno definišu principi nacionalnog okvira kvalifikacija u pokušaju da se pored principa celoživotnog učenja, individualnosti, jednakih mogućnosti, dostupnosti, transparentnosti, relevantnosti, otvorenosti, partnerstva i saradnje, obezbeđivanja kvaliteta i uporedivosti, doda i princip realizacija, afirmacija stečenih kvalifikacija, a sve u cilju povećanja efikasnosti pravosuđa. Kako je bivši DOS-ovski režim radio na povećanju efikasnosti pravosuđa znamo iz primera reforme pravosuđa sprovedene tokom 2009. godine, kada su svojim odlukama unakazili srpsko pravosuđe i pokušali da ga potpuno unište, vređajući, ponižavajući, više od 1000 ljudi, koji su tada obavljali funkcije sudija i tužilaca. Svako čije ime se nije našlo na spisku podobnih sudija i tužilaca izlagan je na stub srama, proglašavan nečasnim, nedostojnim, nekvalifikovanim, a u stvari jedini problem je bio to što su svi oni bili nezavisni, i to nezavisni od žutog DOS - ovskog kartela. Ne smemo zaboraviti kako je tom prilikom mimo zakona zloupotrebljena BIA, koja nije imala nikakva zakonska ovlašćenja da na bilo koji način prikuplja takve podatke i učestvuje u postupku izbora sudija i tužilaca. Tada su, kao i danas, svi oni koji su uništavali i pustošili Srbiju bili uvezani u jedno kriminalno klupko, pa je tako Saša Janković pokušao sve to da zataška dajući lažni izveštaj kako BIA nije učestvovala u nezakonitim radnjama, ali je ipak ministarska Snežana Malović slučajno priznala celokupne nezakonite radnje. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući. I na član 4. sam podneo amandman koji predstavlja logičnu vezu sa mojim prethodnim amandmanima, jer tretira modernizaciju u kontekstu sveukupnog razvoja Republike Srbije. Meni je drago što je danas sa nama gospodin Ružić, kao ministar državne uprave i lokalne samouprave, želeo bih da ga pitam kako gleda na inicijativu građana Paraćina za raspisivanje vanrednih lokalnih izbora u toj opštini? Dakle, podsetiću, da je tu inicijativu podržalo gotovo 20 hiljada Paraćinaca, od ukupno 49 hiljada upisanih u birački spisak. Tim pre, ako imamo u vidu da je Paraćin opština poznata po brojnim malverzacijama, poslednja u nizu malverzacija se desila pre neki dan, odnosno objavljena je pre neki dan kada samo dobili informaciju da je direktor Direkcije za izgradnju te opštine namestio svom kumu posao od 12,5 miliona dinara, 12,5 miliona dinara. Problem je u tome što je preduzeće koje je dobilo posao bilo jedini ponuđač, a to je preduzeće koje osnovano sa kapitalom od 100 dinara, a dobilo je posao od 12,5 miliona dinara. Paraćin kao jedina opština u Srbiji u kojoj je na vlasti DS, poznata je kažem, po brojnim malverzacijama, u kojoj je inicijativu za raspisivanje vanrednih izbora potpisalo više od 20 hiljada Paraćinaca, i zanima me šta će Ministarstvo državne uprave preduzeti po tom pitanju? To je opština koja je za 18 godina vlasti DS, apsolutno ne može da se pohvali ni jednom jedinom investicijom, apsolutno ni jednom investicijom za 18 godina koliko je na vlasti taj Saša Paunović iz DS. Hvala. Reč ima ministar Branko Ružić. Izvolite ministre. Primetio sam da je juče postavio identično pitanje. Ovaj politički, zaista kao ministar ne bih mogao da zalazim. Same ocene o tome kako je stanje, to je naravno stvar, pre svega za političku priču. Što se tiče zakonskog osnova, znamo svi vrlo dobro koji su preduslovi za raspisivanje vanrednih izbora u nekoj od jedinica lokalne samouprave. Naravno, pored Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave tu je i Ministarstvo finansija, budžetska inspekcija. Dakle, ukoliko se utvrde nepravilnosti o kojima je ovde govoreno, ukoliko se ne održi sednica lokalnog parlamenta u periodu od tri meseca itd, itd. Ali u svakom slučaju, mislim da treba ovu temu svakako u javnosti, na neki način obraditi i sagledati tu činjenicu, snage legitimiteta na osnovu te narodne, ili građanske inicijative koja je potekla u lokalnoj samoupravi. Dakle, to svakako jeste politička poruka i svakako jeste tema o kojoj, pre svega razgovore treba da vode političari. Hvala, ministre Ružiću. Da li neko želi reč? Dame i gospodo, drugarice i drugovi, uvaženi predsedavajući, ministre sa saradnicima, amandman na član 4. u cilju dopune istog dodavanjem tačke 11. sam podneo kao logičan sled i niz amandmana koje sam podneo i na prva tri člana. Konkretno, ovaj amandman bi trebalo da olakša i omogući primenu člana 34. ovog zakona koji govori o priznavanju stranih školskih isprava, u vezi sa članom 9. istog zakona, kada je u pitanju način sticanja kvalifikacija. Evo iz kog razloga. U članu 9. Predloga zakona stoji da se kvalifikacije mogu steći formalnim i neformalnim obrazovanjem i kroz postupak priznavanja prethodnog učenja. Ovaj deo neformalnog obrazovanja, ukoliko se ne prihvati ovaj amandman koji sam predložio, koji treba da obezbedi zaista jednu primereniju i veću socijalnu ravnopravnost kod građana na koje se primenjuje, na koje će se primenjivati ovaj zakon, onda će se pojaviti problem na koji način, praktično, ovaj deo neformalnog obrazovanja može kroz član 34. da bude deo paketa prilikom priznavanja i utvrđivanja kvalifikacija onih koji za to imaju želju. Prema tome, mislim da o ovom amandmanu treba najozbiljnije razmisliti. Ja ću za svoj amandman u danu za glasanje i glasati, ali ističem da je on zaista u jednoj direktnoj vezi i logičnim sledom i nizom sa amandmanima koji su podneti na članove i 1, 2. i 3. Oni zaista mogu samo kao jedan kompletan paket, ukoliko budu usvojeni, da daju nekakav rezultat. Hvala. Hvala kolega Komlenski. Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik LJibuška Lakatoš. Da li neko želi reč? (Da) Izvolite koleginice Lakatoš. Zahvaljujem. Uvaženi predsedavajući, ministre sa saradnicima, kolege i koleginice poslanici, NOKS predstavlja instrument kojim se uređuje oblast kvalifikacija i povezanost sa tržištem rada. NOKS je osnova za primenu koncepta celoživotnog učenja i od velikog je uticaja na unapređenje sistema obrazovanja Republike Srbije i uticaja na pojedince. S obzirom da daje mogućnost sticanja kvalifikacija, koje su zasnovane na potrebama tržišta rada i društva u celini, uticaće i na sveukupni razvoj Srbije, ka čemu mi kao odgovorno društvo težimo. Sticanjem novih veština i promenama zanimanja prilagodićemo se novim uslovima i tako povećati produktivnost rada, a nezaposlenost smanjiti na minimum. Član 4. predloženog zakona definiše ciljeve NOKS-a, a kako smatram da sveukupni razvoj Srbije posebno zavisi od razvoja školskog i obrazovnog sistema, sa zadovoljstvom želim da konstatujem da pored ovog zakona u danu za glasanje usvojićemo i Zakon o udžbenicima i Zakon o prosvetnoj inspekciji, koji će svakako doprineti željenom razvoju školskog sistema. Zbog svega rečenog, podnela sam amandman kojim predlažem da se u članu 4. doda tačka 11) koja glasi: „Afirmacija stečenih kvalifikacija, realizacija stečenih znanja, u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na razvoj školskog sistema“ Zahvaljujem. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević. Izvolite. Uvaženi ministre sa saradnicima, uvažene kolege, mojim amandmanom se dodatno definišu principi NOKS-a i na uvrede koje je izneo bivši premijer, koji u ovoj sali sedi dok ne potroši svoje uvrede, na ove zakone, recimo, može da bude odgovor i rekonstrukcija, tačnije energetska efikasnost u osnovnoj školi „Emilija Ostojić“ u Požegi. Odgovor na njegove uvrede može da bude i novo odeljenje mehatronike u Tehničkoj školi u Požegi. Čovek čiji je simbol celoživotna bahatost, celoživotna drskost, priča o celoživotnom školovanju. Čovek koji kaže, pokušava da bude duhovit i kaže da je Aleksandar Martinović studirao četiri dana manje, kraće od Aleksandra Vučića, on je od Aleksandra Martinovića studirao kraće onoliko dana koliko traju studije. Vređajući neke kolege, rekao je da je njegova vera uzdrmana. Nema potrebe, ima boga, a ako traži fizički dokaz za postojanje, pa, on je bio premijer a mi preživeli. Kud ćeš bolji dokaz. I tako smo postavili liniju između celoživotnog učenja, svakodnevne borbe za bolje sutra, a takve, one koji su se celoživotno bahatili, celoživotno vređali, smo poslali u doživotnu opoziciju. Hvala. Da li neko želi reč? Izvolite. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, čisto zbog gledalaca da kažem, ovo je jedan od manje od 2.000 amandmana koliko su stranke koje podržavaju Vladu podnele u ovom sazivu. Ja ću pokušati da branim ovaj amandman i da vam kažem da bogatstvo jedne zemlje uskoro neće biti računato po tome koliko ima zlata i dijamanata neka zemlja, već po količini hrane i pijaće vode koju ta zemlja može proizvesti. Ukoliko želite, dame i gospodo narodni poslanici, da jedete slatku voćku, morate zasaditi drvo. Ukoliko želite da jedete ukusan hleb, morate posejati pšenicu. Stranke bivšeg režima to nisu poštovale i zato i jesmo tu gde smo sad. Oni su bili navikli da beru, da žanju, da ne sade, da ne seju i glavni njihov proizvod je bio dug. Dakle, ja verujem da poljoprivrednom proizvodnjom, preradom, prerađivačkom industrijom, energetikom i servisiranjem te tri oblasti mi možemo da zaradimo posla i hleba za sve stanovnike Republike Srbije. Mislim da je vreme u kome smo živeli, od zaduženog a ne od zarađenog, daleko iza nas. Na nama je, na ovoj generaciji, da stvar okrenemo u našu korist i da uistinu novac bude roba, odnosno da proizvodnjom robe steknemo što više para koje će na ovaj ili onaj način doći do svih nas. Hvala. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, bez obzira na sve ono što smo čuli u ovoj sali na temu obrazovanja, bez obzira na sve hvalospeve koji su upućeni i Vladi i ministru, ja odgovorno tvrdim da je stanje u srpskom obrazovanju daleko od onoga što bi trebalo da bude. Ako već nismo u prilici da to obrazovanje podignemo na željeni nivo, ako nismo u prilici da svima pružimo odgovarajuće znanje, barem se moramo truditi da ih udaljimo što dalje od neznanja. Pokazatelj uspešnosti neke obrazovne ustanove nije nivo usvojenih profesionalnih znanja već, pre svega, neke druge stvari. Obrazovanje se mora bazirati na moralnim i patriotskim principima. Bez toga, obrazovanje je nepotpuno. To vam je poput leve i desne cipele, jedna bez druge jednostavno nema smisla. Vojnici će bolje usvojiti ono šta treba da rade uz neku patriotsku pesmu nego uz sva predavanja iz borbene taktike. Takođe, recimo, iskusni piloti, oni bolje procenjuju ko će biti dobar letač nego svi medicinski testovi zajedno. Dakle, stanje u našem obrazovanju nije onakvo kakvim se ovde prikazuje i ja, kao čovek koji radi dugo vremena u obrazovanju, ceo svoj radni vek, znam da je to tako. Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Petković. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Jasmina Obradović. Poštovani ministre, poštovane kolege poslanici, uvaženi građani, podnela sam amandman na član 4. Predloga zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na funkcionisanje javnih preduzeća. Moram u okviru obrazlaganja svog amandmana reći sledeće. Predstavnici nekih stranaka, čije se uporište u biračkom telu meri u promilima, su u toku rasprave pominjali da amandmani SNS služe da hvalimo rad Vlade. E, pa, na žalost vašu, a na našu radost, povoda je mnogo. Gospodo, lepo je da ste počeli da shvatate, samo zaboravili ste prva slova demokratije. Kao što opozicija ima pravo da kritikuje vlast, isto tako je naše pravo da je pohvalimo, vlast u koju smo izabrani, kojoj pripadamo. Pošto ja dolazim iz Novog Sada, pomenuću samo neke od rezultata gradske vlasti SNS i gradonačelnika Miloša Vučevića, tek kao primer u poslednjih nekoliko meseci, pazite, januar-april 2018. godine. Početkom aprila kreće železnički saobraćaj preko Žeželjevog mosta. Rekonstruisan je vrtić „Zlatna kreda“ u centru grada. Otvoren je Centar za istraživanje i razvoj kompanije „Kontinental“ u Novom Sadu. Potpisan je ugovor za realizaciju trogodišnjeg programa OPENS 2019. Počela je izgradnja kanalizacije u Petrovdanskom naselju u Kaću. Potpisan je sporazum o prijateljskoj saradnji između Krfa i Novog Sada. Novi Sad poklanja 200 hiljada dinara bebama rođenim 1. februara. Osnovna škola u Ledincima dobila je fiskulturnu salu itd.

Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik dr Dragana Barišić. Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, podnela sam amandman na član 4. ovog zakona. Zato što smo tako obećali građanima 2012. godine kada smo dobili poverenje, i to poverenje opravdavamo iz godine u godinu. Odgovornom politikom uspeli smo da spasimo državu sigurnog bankrotstva, a naravno naši odgovorni ministri uspevaju da oporave kako školstvo, tako zdravstvo i sve ostale grane. Oni poslanici koji su uložili najviše kritika na sve ove predloge zakona, na naše navodno besmislene amandmane, podnose smislene amandmane tipa „briše se“ Kakva je tu smislenost? Oni su pokušali do 2012. godine da obrišu nas kao državu. Pokušali su i uspeli da unište sve ono što, eto, mi odgovornom politikom našeg predsednika gospodina Vučića uspevamo da podignemo iz pepela i da vratimo na stabilne noge. Zato su oni nervozni i danas i prethodnih dana, a mi ćemo nastaviti da pokazujemo i da prikazujemo sve one dobre rezultate koje smo postigli u prethodnih nekoliko godina i da radimo u korist građana, jer je briga o građanima naš osnovni cilj što pokazujemo. Kada bih govorila o tome šta je sve postignuto, kako u Rasinskom okrugu, tako i u mom gradu Kruševcu, mislim da bi bilo malo i 10 sati rasprave po amandmanima da se o tome kaže, ali naravno da podrška građana od preko 65% u Kruševcu pokazuje da smo na pravom putu i, naravno, podrška od preko 60% u Srbiji. Zato nastavljamo napred, a oni neka se ljute, ko gubi ima pravo da se ljuti, ali ne i da vređa. Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Ognjanović. Zahvaljujem, poštovani predsedavajući. Moj amandman se odnosi na afirmaciju stečenih kvalifikacija, realizaciju stečenih znanja u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije sa posebnim osvrtom na finansijsku stabilnost. Uvođenjem tehnoloških novina u radni proces podrazumeva da kadrovi raspolažu novim znanjima koja se moraju uneti u planove razvoja kadrova i obrazovanja. Zato se planiranje razvoja kadrova ne može vršiti samo kvantitativno, već i kvalitativno, a to obuhvata obrazovnu strukturu, sposobnosti, veštine i iskustvo. Danas uspešne kompanije teže ka uspostavljanju saradnje sa univerzitetima, i to na svim nivoima kako bi mladi ljudi mogli da steknu potrebna znanja i veštine. Zato je od izuzetne važnosti da kompanije pronađu partnere u obrazovnom sektoru. Sprovedene reforme koje su uvele dualno obrazovanje, digitalizaciju upravo su doprinele da se kroz klasifikaciju struka, zanata i stečenih sposobnosti ubrza proces razvoja celokupne privrede. Kao primer ću navesti kinesku fabriku „Meitau“ u Obrenovcu koja zapošljava kadrove obučene za proizvodnju automobilskih delova motora i opštih industrijskih delova. Nagli razvoj informacionih tehnologija dovodi do novih pogleda preduzeća prema vrednostima koja doprinese boljoj poziciji na tržištu i konkurentskoj prednosti. To je bez sumnje nova ekonomija znanja, odnosno znanje kao ključni ekonomski resurs. Zato je bitno da preduzeća raspolažu stručnim, obrazovanim i kvalitetnim kadrovima koji će svojom sposobnošću, kreativnošću, motivisanošću i znanjem preduzeće učiniti konkurentnim na tržištu.

Hvala. Obaveštavam narodne poslanike da je, u skladu sa članom 158, istrošeno vreme kada je u pitanju diskusija podnosilaca amandmana.